Děkuji, pane předsedající.

Považuji ho za důležitý, ale zároveň je velmi klíčové, aby proběhla precizní specifikace zdravotních podmínek, to je podmínkou spolehlivého zjištění zdravotního stavu, ale také zejména spolehlivé implementace v posudkové a rozhodovací praxi.

Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský.

Musím říct, že to bylo velmi rychlé a pracovníci ministerstva na tom opravdu velmi intenzivně spolupracovali. Svolali jsme zástupce odborných lékařských společností, proběhla vlastně tři jednání a následně byla i legislativní podpora pozměňovacího návrhu.

To, že by to mělo dopad 2 mld. korun, nebylo ani v původní verzi možné. Předpokládám, že rozpočtové náklady by byly o něco vyšší, než byly v původní důvodové zprávě, ale rozhodně se nejednalo o 2 mld. korun. Tolik jenom na doplnění. A opravdu Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi intenzivně spolupracovalo na pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Děkuji.

Není tomu tak.

Prosím, máte slovo.

Za prvé je to hlasování o legislativně technických úpravách, které byly načteny ve třetím čtení. A tady jenom opakuji legislativně technický návrh, který přednesla paní kolegyně Richterová.

Dále B1, které je v podstatě totožné a týká se anatomické ztráty obou horních končetin.

Děkuji. Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji.